Neexistuje žádný pojem udělení titulu docent nebo titulu profesor.

Myslím, že to byl poslanecký návrh pod vedením poslance Eduarda Zemana. Návrh byl stažen, protože bylo za Tošovského vlády dosaženo kompromisu s vládním návrhem, který tehdy prezentoval ministr Sokol. V tom sociálně demokratickém návrhu byla klauzule, která mluvila o tom, že se zavádí titul docent, titul profesor. Tam by dokonce ani nevznikala ta nejednoznačnost z hlediska oprávnění k výkonu činnosti.

Nemá to s obsazováním pracovního místa nic společného. Zase ten starý sociálně demokratický návrh předpokládal explicitní zákonné rozdělení mezi pracovním místem docenta, profesora a získáním tohoto titulu. Nedostalo se to do zákona, nicméně praxe je taková, že samozřejmě nemůže jenom získáním profesury nebo habilitačním řízením toto zakládat pracovněprávní poměr. Čili obsazování míst se to netýká. Druhou faktickou poznámku mám k tomu, co zde říkal pan ministr o tom, že neměla žádná vysoká škola nějaké negativní stanovisko k tomu. Toto není pravda. Já jsem se dotázal písemně České konference rektorů.